Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Další návrh je paní poslankyně Kateřina Valachová. Poslanecká sněmovna Navyšování kapitoly využívat prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol. Reformu financování regionálního školství s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání. Jednotlivě? Ano, dobře.

Všechny vás odhlašuji, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Děkuji vám. Tento návrh byl přijat. Děkuji. Tím jsme vyčerpali doprovodná usnesení. Děkuji paní ministryni financí, děkuji zpravodajce a končím bod č. 114 našeho pořadu schůze s tím, že jsme schválili státní rozpočet České republiky na rok 2019.